Já jenom drobnou reakci na pana ministra. S celou řadou věcí, co jste říkal, souhlasím, nicméně téměř na závěr jste řekl, že zákon je dobrý v tom, že přináší pravidla pro národní parky, v tom že je ten velký přínos a posun. Ale mně právě v těch pravidlech něco chybí a to je to, o čem jsem tady mluvil že jsme si tam dali nějaké cíle, ale neřekli jsme si, dokdy je splníme, za jak dlouho. Čili ta pravidla podle mě nejsou úplně utažená do konce a zkrátka jim něco chybí. Děkuji.

To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Pane zpravodaji, prosím. Teď už jenom stručně sdělím, že v obecné rozpravě vystoupilo devět poslanců a potom celá řada vystupujících měla také faktické poznámky. Pan kolega Zahradník navrhl vrácení k novému projednání, respektive opakovanému projednání ve výboru. Děkuji. Neeviduji návrh na vrácení garančnímu výboru k novému projednání. Přivolám naše kolegy z předsálí. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Budeme hlasovat o vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání podle § 93 odst. 2. Zahájil jsem hlasování o vrácení návrhu zákona k novému projednání garančnímu výboru. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče.

Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem předložil tři pozměňující návrhy, v obecné rozpravě jsem je zdůvodnil. První z nich, číslo 1, je vložen jako sněmovní dokument 4169.

Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Jiří Junek. Já bych se tímto rád přihlásil ke svým pozměňujícím návrhům, které jsou v systému načteny jako sněmovní dokument pod číslem 4309. Děkuji. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Petr Bendl. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Dalším přihlášeným je pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane poslanče. Děkuji panu poslanci. Další přihlášenou je paní poslankyně Marie Pěnčíková. Prosím, paní poslankyně.

Děkuji paní poslankyni. Dalším přihlášeným je pan poslanec Václav Klučka. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji panu poslanci Klučkovi. Dalším, předposledním řádně přihlášeným je pan poslanec Jan Klán. Děkuji za slovo.

Odůvodnění je takové, že návrh zákona o ochraně přírody a krajiny, tak jak je předložen v tisku 501, v sobě skýtá obrovské legislativní riziko, a to při každém otevření zákona číslo 114/1992 Sb. Ono legislativní riziko je například na straně při změně hranic jednotlivých národních parků, kdy budeme neustále otevírat zákon právě číslo 114.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Klánovi. Pan poslanec Bendl svoji přihlášku ruší. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Další návrhy na vrácení či zkrácení lhůty nepadly, nebo návrh, aby se garanční výbor návrhem zákona nezabýval, také nepadl. Proto končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi, panu zpravodajovi.